Já se ani nedivím, že jste neprotestovali, protože to byl v té době celkem pragmatický, normální krok. Prostě se budoval další zdroj plynu a budoval se pro celou střední a východní Evropu s ohledem na cenu a s ohledem na již vybudovanou infrastrukturu a doplňovala se ta infrastruktura. Podívejme se, jak vedou plynovody v celé střední a východní Evropě.

A nevšiml jsem si, že byste bojoval za zkapalněný plyn před dvěma lety, před třemi lety.

Ne že nebyl puštěn do tendru, on byl puštěn a on skončil druhý.

Nevšiml jsem si, že byste tenkrát proti tomu protestovali. Stejně tak jste proti tomu neprotestovali ani v době, kdy na výboru pro jádro se rozhodovalo, kdo všechno bude puštěn do toho tendru. Vzpomínáte si, kdo tam tenkrát byl? Nemyslím na tom výboru, ale o kom jsme rozhodli? Jižní Korea, Spojené státy, Francie a Rusko.

A nyní již faktická, prosím. Děkuji moc, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já jsem tady v minulém volebním období byl členem výboru pro sociální politiku a vím, že to opravdu bylo taky velmi na hraně, ale byla to jiná doba, to chci říct. Za prvé už od března my tady čekáme na nějaký energetický balíček, který přišel bohužel až dneska.

Nemám vůbec žádnou možnost si načíst pozměňovací návrhy, poněvadž jsme tady v tuto chvíli už uprostřed debaty.

Vůbec nerozumím, jak je možné, že se tady předkládá něco, co za půl hodiny má pět pozměňovacích návrhů.

Pět sekund ještě před koncem topné sezony.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, včera Český statistický úřad publikoval nová čísla ohledně vývoje spotřebitelských cen: 17,2.

České domácnosti se propadají do zásadních existenčních problémů. Rekordním způsobem klesá reálná mzda, úspory, které si domácnosti vytvořily, kvůli tomu ztrácejí na hodnotě a sentiment domácností se propadá na druhou nejnižší úroveň za dobu sledování indikátorů důvěry spotřebitelů. Rekordní počet domácnosti, nejvyšší od počátku sledování, se obává zhoršení vlastní finanční situace.

Vzrostl též počet domácností obávajících se zvýšení nezaměstnanosti. A do této katastrofické situace současná vládní pětikoalice přijímá zákony, které jsme již navrhovali měsíce dozadu, které v okolních zemích již dávno fungují a které v dnešní situaci nikomu již výrazně nepomohou. Okolní země, a tady dovolte, ano, promluvím i o Maďarsku, zrovna včera přistoupily ke stavu energetické nouze, jehož součástí jsou tak významná opatření, jako je zákaz exportu zdrojů energie. My tu však dnes projednáváme návrh, který se stal v podstatě bájí. Slýcháme o něm dlouhou dobu, ale nikdo vlastně v podstatě neví, jak bude v praxi vypadat.